Poprosím účastníky diskuse u vládní lavice, jestli by bylo možné nerušit vystupujícího. Paní ministryně, děkujeme.

Nebo nám to řekněte, že to bude jinak, protože hospoda, která nemá zahrádku, asi plně otevřená nebude.

Děkuji.

Dobrý den, pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, pokusím se být také velmi stručný, nicméně vás budu muset požádat o to, abychom na začátek dnešní schůze, a to pokud možno jako první bod dnešní schůze, zařadili bod týkající se současné situace v Bělorusku. Myslím si, že jako Parlament svobodné země, jako členské země Evropské unie nemůžeme zůstat lhostejní k tomu, že došlo k jednoznačnému porušení mezinárodního práva, pravidel vzdušného prostoru a narušení integrity Evropské unie a schengenského prostoru. Daným tématem se bude zabývat Evropský parlament a bylo by žádoucí, aby i Česká republika a její parlament měl k danému problému své vlastní usnesení.

Bez jakýchkoli skrupulí si dovolil donutit komerční let k přistání a zatčení občana, který byl na palubě letadla chráněn tím, že je v mezinárodním vzdušném prostoru. Je to situace, která je bezprecedentní, je to situace, která nemá v moderních dějinách obdobu, a my jako koalice Pirátů a Starostů máme připraveno k danému tématu vlastní usnesení. Usnesení má připraveno podle mých informací i druhá opoziční koalice a my jsme samozřejmě připraveni kooperovat na tom, abychom tady nehlasovali nějaká dvě konkurenční usnesení. Pokud nám zařadíte tento bod na program dnešního jednání, tak samozřejmě budeme kooperovat a připravíme jedno společné usnesení. Zároveň jsem jednotlivým zástupcům poslaneckých klubů, snad zatím s výjimkou jednoho, kam jsem se nestačil dostavit, předal návrh našeho dopisu, dopisu poslanců Parlamentu České republiky běloruské vládě, kde kromě popisu celé té situace, žádosti o propuštění Ramana Prataseviče žádáme i o to, aby běloruská vláda dodržovala to, co má sama ve své ústavě. Článek 2 říká, že práva a svobody jednotlivců a jejich garance jsou klíčovou hodnotou běloruské společnosti. Evidentně se ukazuje, že tomu tak není, a evidentně se ukazuje, že země, jako je naše, která má sama s nesvobodou své osobní a velké zkušenosti, by měla být právě tou, která nebude lhostejná k tomu, co jiné diktátorské režimy na půdě Evropy provádějí a jakým způsobem zasahují nejenom do vnitřních poměrů ve své zemi, ale v tomto případě i do mezinárodního práva.

Zároveň požadujeme, aby Bělorusko vydalo jasnou omluvu všem pasažérům daného letu a zároveň je odškodnilo na těch škodách, které jim reálně byly nuceným přistáním v Bělorusku způsobeny. Ale to všechno jsou až podružné záležitosti. Ta nejdůležitější je, aby byli zatčení lidé propuštěni a aby Bělorusko přestalo porušovat mezinárodní právo, aby si uvědomilo, že porušení mezinárodního práva má i pro stát, jakým Bělorusko je, své důsledky. Velmi vás žádám, kolegyně a kolegové, může to být velmi rychlý bod, ale neměli bychom zahlceni vlastní problematikou a jako Parlament České republiky odhlížet od toho, co se stalo. Jsme členskou zemí Evropské unie a jistě i ten hlas od nás by měl zaznít. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další přednostní právo pan místopředseda Filip, připraví se pan předseda Bartošek.

Děkuji, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, já budu stručný. K úvodu programu jenom tolik, že nepovažuji v situaci, kdy máme přes 530 bodů programu a neprojednané věci, které jsou důležité, zařazovat nějaká náhradní témata, která může řešit výbor nebo někdo kdokoliv jiný, do pořadu schůze, a jsem přesvědčen, že lobbisté zahraničních firem, kteří získávají zakázky na úkor českých firem, si mohou ty přednesy a apely nechat na mediální vystoupení.